Předmětná novela zákona zavádí institut jesle, původně tedy dětská skupina. Z hlediska požární ochrany nelze nalézt speciální pravidla provázaná s tímto institutem.

Prosím, máte slovo.

To je to, co tady zprava, zleva slyšíme a chceme my poslanci svými pozměňovacími návrhy napravit.

To je celé.

A je potřeba se prostě snažit, aby byly financovány, aby byly dostupné, ať už tedy finančně, tak také regionálně.

Reagují na požadavky praxe. Reagují na to, aby služby zkrátka byly nadále kvalitní a dostupné.

Ještě bych jenom na závěr podpořila i celou řadu pozměňovacích návrhů, které tady předkládají kolegové a kolegyně z jiných stran.